My samozřejmě, ať na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj v debatě s Prahou, se CityDealem, se zástupci municipalit, požadavky na územněplánovací dokumentaci řešíme, i třeba s architekty a s dalšími.

A možná ještě jenom neustále ta otázka vlastních, tedy subsidiárních předpisů.

Ta mechanika je taková, třeba ty technické vyhlášky, které vlastně vyjadřují ve stavebních předpisech a potom ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj, se odvíjejí z evropské legislativy. Když se změní evropská legislativa, třeba technických požadavků na stavbu, evokuje to novelizaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která toto zohlední. V konsekvenci na to, pokud existují vlastní stavební předpisy, podle kterých stavebník dívá se do zákona, dívá se na vyhlášku, která je univerzálně platná, a pak se ještě dívá na nějaká specifika ve stavebních předpisech daného města, větší bere, pokud je tam rozpor, musí se řídit tím výše nadřazeným. A zároveň vy nemůžete mít prováděcí vyhlášku k něčemu, co v danou chvíli tak jako úplně není platné. Takže dříve či později každé město, které disponuje nějakými vlastními stavebními předpisy, i s ohledem na změnu evropské legislativy, musí novelizovat, neboť je v rozporu s legislativou, která je nad rámec. Já vám děkuji, pane ministře.

Já bych tu ale asi ještě zdůraznil, proč vlastně vůbec se té otázce věnujeme. Tady předpokládám je shoda, že cílem je, aby velká města vzhledem k svému rozsahu, ať už územnímu, počtu obyvatel nebo specifiky složení, jak to město vznikalo, tak aby ta města měla možnost ovlivňovat svou podobu a tím také svou budoucnost. To co jsem z těch diskusí zaznamenal, je, že tu máme nějaká dvě řešení. Z diskuse vyplynuly řekl bych výhody i rizika tohoto řešení. Zároveň jsem si vědom toho, že v těch vystoupeních popisujete i nějaká alternativní řešení ve formě regulačních plánů a úpravy celostátní vyhlášky, což je ale řešení, které má také své výhody a také své limity. Takže to vnímám teď tak, že se posloucháme, vnímáme své argumenty.

Já bych teď ještě s dovolením trošku navázal právě nejdřív na vystoupení paní místopředsedkyně Dostálové v souvislosti s tím testem. Akorát já právě tady vidím slabé místo v tom, že to nastavujeme pouze pro ta tři metropolitní města podle strategie, a to proto, že jsou specifická.